Návrh spočívá ve vypuštění paragrafu, který říká, že zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie by měla zpracovávat pověřená právnická osoba.

Proto tedy navrhuji, aby tento paragraf byl vypuštěn.

Vzhledem k tomu, že jsem konzultoval tento svůj návrh s Krajským úřadem Jihočeského kraje, který vyslovil podpůrné stanovisko, tak jsem si dovolil tento svůj návrh předložit. A vzhledem k tomu, že je potřeba ještě také provést legislativně technické úpravy, tak jsem konzultoval s legislativním odborem, a na základě té konzultace si nyní dovoluji přečíst legislativně technické úpravy související s mým návrhem.